Česká republika má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost, tak to je i v těchto měsících, a nedošlo k žádnému propouštění.

Protože ministr životního prostředí nikdy žádné přehrady nechystal, nechystá a chystat nemůže.

Nikdo se nechystá prodávat ani Budvar, ani privatizovat Lesy.

Ale taková ta pravda není a nemůže být.

A pak to bude v pořádku, to konstatování.

Tak prosím, neříkejte takovou nepravdu, že nikdo nic nedělá. To stejné tady padalo zneužívání dávek a podpor v nezaměstnanosti. Zase když se podíváte na ozdravný balíček, je tam celá část, která se týká výrazného zpřísnění vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Ten první návrh už je tam obsažen a ve velké reformě dávkového systému to bude propojeno, jak politika nezaměstnanosti, politika státní sociální podpory a politika dávek hmotné nouze.

Toto se výrazně změní a na tom pracujeme.